Děkuji za pozornost. Já také děkuji.

V tuto chvíli nemám žádných přihlášek do rozpravy. Pokud tomu tak není, obecnou rozpravu končím. Pan ministr má zájem. Prosím. Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, za prvé prosím o omluvu, že jsem nebyl přítomen na zahájení tohoto bodu. Byl jsem členem delegace pana prezidenta na jednání s premiérem Vietnamu, kde jsme probírali i otázky bezpečnosti a spolupráce rezortu vnitra, takže za to se omlouvám a děkuji panu ministrovi zahraničí, že mě na začátek zastoupil.

To je materiál, na kterém se shodli všichni ředitelé bezpečnostních sborů.

A všichni odsouhlasili, že takto ten text jim vyhovuje.

Tudíž říkám, že jsme předložili kvalitní materiál, na kterém jsme se všichni dohodli, a už nemám prostor ho nijak vylepšovat. Pan poslanec Žáček jasně slyšel pana policejního prezidenta, který řekl na záznam na výboru, že bude maximálně restriktivní. To znamená, že bude povolovat pouze nezbytné minimum podle svého uvážení.

Prostě tam bude jasná metodika Policejního prezídia.

To samé výškové práce.

A znovu říkám, pan generálmajor Ryba vám to na výboru jasně odůvodnil. Takže z mého pohledu tedy vedeme naprosto zbytečnou debatu o dokumentu, na kterém je absolutní shoda napříč bezpečnostními sbory.

Akorát nevím, jak mám ten dokument vylepšit, když jsme se na tom všichni dohodli. Já také děkuji. Děkuji, pane místopředsedo.

V průběhu a to je docela zajímavé, protože tam to skoro už zavání tím, že se tady páchají určité nepravosti. V závorce: Problém je, že při průběžné kontrole Ministerstvo financí nevidí zdvojené SSM, neřeší je z hlediska rozpočtu, což je problém pro financování v procesu vztahování mzdových prostředků na nenaplněné početní stavy.

To jsou věci, které jsou problematické. Jsou to věci, které bychom chtěli řešit v rámci jiného sněmovního tisku, které možná vyvolaly určitou bouři ve sklenici vody i neshody, které tady mezi námi panují, ale jsou to věci, které by se určitě měly řešit.